Bylo vydáno i odevzdáno 166 hlasovacích lístků, to bylo tedy ve všech volebních bodech. Pavel Bednařík získal 21 hlasů, Lubor Dohnal 17, Vladimír Hendrich 0 a Richard Němec 40. Znamená to, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo.